Nemluví. Byl na výboru, že neřekl nic.

A samozřejmě ty lži o tom, kdo určuje ceny potravin.

Kolik je to procent? Ne? Tak nelžete. Nelžete!

Podpora biopaliv, ne? Já myslím, že ne.

My jsme založili Sportovní agenturu. My jsme to dělali transparentně.

A to je lež, pane premiére.

Byly tam peníze.

Proč? Protože by přišli o ty poplatky, takže taková je pravda. Neříkejte už, prosím vás, že my jsme tady něco udělali špatně.

Takže není pravda, že my jsme to nechtěli. A tady je jasné, že si udělali tuhle propojku.

Takže závěrem, vážené poslankyně, vážení poslanci, si to můžeme shrnout.

Jste vláda, která vyhlásila válku vlastním občanům, proto si zasloužíte jediné, a to skončit! Z toho důvodu bude dnes hnutí ANO hlasovat pro vyslovení nedůvěry vládě. Děkuji. Prosím, máte slovo.

Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády. Vyslechli jsme si zde projev předsedy opozičního hnutí, které navrhlo hlasovat o důvěře naší vládě. Předně bych chtěl ocenit, že ten projev byl přednesen tady v Poslanecké sněmovně, a nikoliv někde na náměstí, a že jeho autor dnes dorazil do práce. Za to vám děkuji, pane předsedo, pane poslanče.